Jenom dvě poznámky. Přestože předloni byl návrh zejména odborářů, abychom to řešili dotací státu, našli jsme jiné nástroje a ukazuje se, že se to hospodaření prostě otočilo.

Já myslím, že pokud vláda půjde směrem uvedení České pošty na burzu, tak je to dobrý směr.

Takže nemá cenu říkat silné věty typu nebo já s tím nesouhlasím, že cílem je zachovat všechny stávající pobočky. Musíme myslet na ty, kteří tam bydlí, jestli pro ně je lepší mít třeba dvě hodiny večer, a souhlasím, na nějakou franšízu nebo nějakého obchodního partnera, aby tam mohli jít i ti, kteří jsou ekonomicky aktivní.

Ti si prostě chtějí přijít v době, kdy oni mohou, vyzvednout svou zásilku. Teď s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan ministr Chovanec. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní a pánové, jsme možná poněkud vzdáleni tomu, co je napsáno na tabuli, nicméně debata o České poště nám graduje skoro bych řekl do koncepčních otázek a myslím si, že zejména my, co žijeme na venkově, tak máme zcela jiné poznatky. A pro nás a čím žijeme na menší vesnici, čím jsme starší, čím jsme sociálně na tom hůře, nemáme každý auto, abychom mohli dojet, a teď myslím na penzisty, kteří jsou na venkově, dojet třeba i do vzdálenější obce, takže cílem podle KSČM je zachovat stávající počet poboček, ani jednu nedat, protože všude žijí lidé, kteří nejsou ekonomicky aktivní a nemají často na to, aby dojížděli někam daleko. Druhým cílem podle našeho soudu je, že musím poštu zachovat, protože vždycky, když jdou tyto diskuse, tak také jde diskuse o privatizaci, musíme poštu jako strategický podnik zachovat jako státní podnik, resp. ve stoprocentním státním vlastnictví.

A třetí otázkou, která se tady probírá, je otázka dostupnosti nejen tedy místní, ale i časové.

Takže to je řešitelné všechno. A poslední poznámka. Víte, ono se dobře srovnává, a já jsem pro to, abychom se zajeli poučit do Německa, do Rakouska, jak je možné, že tam pošta tvoří zisk, a dokonce docela velmi solidní a slušný zisk, zatímco u nás je to poněkud jiné.

Celý komplex těchto otázek potom odpoví na to, že možná Česká pošta, kdyby ji český stát v dřívějších dobách lépe chránil, mohla už teď vytvářet srovnatelný zisk s poštou rakouskou nebo německou. Prosím, aby tato otázka byla rovněž posouzena v celém komplexu. Děkuji. Děkuji panu poslanci Kováčikovi. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Novotný. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

To se bohužel nestalo. Dneska jsme v situaci, když se bavíte s dopravci na železnici, že například trasa mezi Prahou a Ostravou je natolik přetížená, že dostat na ni náklad je téměř nemožné, nebo velmi složité.

Pokud toto nezastavíme, tak Česká pošta nemůže například nakládat se svým majetkem, hromadí se tam nepotřebné nemovitosti, které by šlo odprodat, vytvořit fond, z něhož by se třeba revitalizovaly i ty malé pobočky. O každé z těch poboček jsme tady hovořili už v minulosti a česká vláda se zavázala je neuzavírat.

Takhle zní vládní usnesení a já se jím pouze a jenom řídím.

Je velká škoda, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že ministři vnitra za posledních sedm let, kteří byli z řad ODS, to bohužel nezařídili.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já dávám návrh na zamítnutí tohoto předkladu v prvém čtení. Pokud budeme takovéto zákony schvalovat, tak uděláme ze státního rozpočtu trhací kalendář.